Bohužel, bohužel například teď nedávno schválená směrnice o copyrightu, proti které jsme se vymezili a kterou schválili vlastně především evropští lidovci, Evropská lidová strana, která je vlastně v opozici vůči frakci ALDE v Evropském parlamentu, vůči frakci, ve které jsou europoslanci vládní strany ANO, tak my jsme se proti této směrnici na výboru vymezili a ptali jsme se vlastně na tu pozici České republiky. A bohužel jsme nenalezli úplně konstruktivní dialog zatím.

Nicméně myslím si, že na té úrovni Evropské rady by pan premiér měl řešit všechna témata, i když chápu, že třeba copyright ho nemusí zajímat, tak ale někoho v této Sněmovně zajímá. A není to pořád jenom o migraci, těch témat je tam zkrátka spousta. A byť chápu, že jediná migrace se dá v Česku pěkně prezentovat, případně prosazená reverse charge, tak přesto bych chtěl apelovat, a je to jeden z důvodů, proč si myslím, že tato vláda není aktivní na evropské úrovni, že se pořád řeší ta samá témata.

Zvlášť bych vypíchl potom migraci, migrační politiku. Ono už to tady zaznělo. Myslím si, že nepřijetí globálního paktu o migraci je velkou chybou.

Myslím si, že je to poškozuje. A nepřijetí globálního migračního paktu Českou republikou jde proti zájmům České republiky. Co se týče té migrace do Evropy, tak si myslím, že Česká republika bohužel neprojevuje příliš solidarity. A když jsme se na to vždycky ptali, tak odpovědí bylo, že my poskytujeme hmotnou a finanční pomoc těm zemím, odkud ti imigranti přicházejí, a tam, kde vznikají ty problémy. No jo, to je sice pěkné, ale když se podíváme na historii českých příspěvků na rozvojovou spolupráci a transformační spolupráci, tak na současný návrh rozpočtu na příští rok i na rozpočtový výhled, tak Česká republika zaostává. My jsme v tomto v podprůměru a to znamená, že přejímáme ten díl zodpovědnosti spíše vlažně a jenom tak, aby se neřeklo. Ale stále mi tam chybí ta konstruktivní část, co my nabízíme, čím my přispíváme. Poslední věcí, abych zbytečně nezdržoval, tak je kritika Frontexu, kterou jsme z úst pana premiéra slyšeli.